Také vás žádáme, abyste se vyjádřil k jednotlivým bodům tohoto dopisu. Jsme otevřeni novým informacím a ochotni změnit názor na základě věcných argumentů a jasných dat. Snažíme se uplatňovat znalosti tak, jak nás to učí na lékařských fakultách. Na závěr bychom také připomněli, že primárním cílem nás studentů je především příprava na naše budoucí povolání. V důsledku nynější situace jsme ovšem nuceni místo studia apelovat na vás jakožto ministra zdravotnictví o navrácení se k původní myšlence medicíny, a tou je primum non nocere, protože kdo jiný než ministr zdravotnictví by měl mít tuto myšlenku obzvláště na paměti. Děkujeme vám předem za možnost přehodnocení vašich stanovisek a umožnění vzájemné diskuse.